Ještě než se budeme zabývat tímto bodem, tak o slovo požádal za poslanecký klub ANO pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ano, této žádosti samozřejmě vyhovím.